Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, dále tedy zákon o uznávání odborné kvalifikace. Prosím všechny kolegy, aby se ztišili, usadili se do lavic, nediskutovali. Tak prosím.

Navrhovaná právní úprava zachovává stávající členění zákona o uznávání odborné kvalifikace, jež je obecným předpisem upravujícím pojmosloví i proces uznávání odborné kvalifikace na území České republiky. Zásadní novinkou jsou především instituty evropského profesního průkazu a výstražného mechanismu, které bych blíže představila. Smyslem jeho zavedení je zejména zkrácení uznávacích lhůt a usnadnění celého procesu pro žadatele. Tady bych jenom chtěla avizovat, že se tedy jedná zejména o lékařská povolání a nelékařská povolání zdravotnických pracovníků a potom také o problematiku živnostenských oprávnění. Účelem výstražného mechanismu je bezodkladně informovat příslušné orgány členských států o osobách, kterým byl výkon povolání, které jsem zmínila, zakázán nebo omezen, a to i dočasně.

Návrh novely vzhledem ke krátké lhůtě pro zaslání upozornění určuje jako odpovědný orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh novely obsahuje dva nové instituty, které přispívají ke zjednodušení volného pohybu osob a přístupu k výkonu regulovaných povolání.

Novela také umožňuje částečný přístup k výkonu odborné činnosti, ke které je žadatel ve státu původu kvalifikován a která je na území České republiky součástí regulovaného povolání. Celkem se navrhovaná novelizace dotýká devíti zákonů s tím, že předkládaný návrh zákona byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci příslušných resortů, jejichž působností se předmětná novelizace dotýkala. Tady tedy jenom avizuji, že transpoziční termín se tak přiblížil, že je zjevné, že v rámci projednávání výborů bude muset být tato účinnost posunuta. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v závěru svého úvodního slova si vás dovoluji zdvořile požádat o přihlédnutí k blížící se transpoziční lhůtě. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto vládního návrhu. Děkuji paní ministryni.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, paní ministryně myslím charakterizovala novelu velmi přesně. S tím se myslím přihlásí pan kolega Kořenek. Zákon je důležitý proto, že nastoluje pravidla, za jakých naše země uznává odborné kvalifikace získané v jiných státech Evropské unie, případně v dalších státech.

Takže bude zaveden evropský profesní průkaz. Dojde k inovaci automatického uznávání odbornosti. V případě zdravotnických povolání samozřejmě pacienti budou mít záruku, že ten lékař prošel nějakým procesem.

Zjednoduší se přístup občanů do databází tak, aby si mohli zjistit, jestli lékař, ke kterému jdou, prošel tady tím uznáváním.

Závěrem bych tedy doporučil novelu postoupit do druhého čtení a předpokládám, že garančním výborem bude asi výbor pro vědu, vzdělání, školství, mládež a tělovýchovu. Možná že někdo navrhne současně i výbor pro zdravotnictví, ale to nechám na uvážení členů zdravotního výboru. Děkuji, pane zpravodaji. Paní poslankyně Nováková se omlouvá do 19 hodin. Pan ministr vnitra od tří hodin. Paní poslankyně Benešová od tří hodin z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kořenek a připraví se pan poslanec Lank. Já budu velmi krátký.

Děkuju. Děkuji. Registruji. Prosím pana poslance Lanka. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Každopádně z toho, co jsem říkal, je jasné, že pro některé tyto strážníky je získání středního vzdělání s maturitou vcelku nepřekonatelný problém.